Tato změněná definice by samozřejmě dopadla na úplně všechna manželství, existující i budoucí.

Copak neexistují trojice nebo i větší skupiny lidí, které se milují a chtějí spolu sdílet svůj život?

Jedné ženě zaplatí za dodání vajíčka, další žena slouží jako inkubátor za poplatek.

Bylo by to absurdní už jenom proto, že každá země má svůj vlastní právní řád vyhovující jejím vlastním podmínkám, vycházející též z jejich vlastních tradic, kultury a způsobu života, a tyto právní řády se od sebe liší, a nikdo tedy nemůže říci, který je ten nejlepší, z něhož bychom snad měli opisovat. Vážené kolegyně a kolegové, za mě je manželství svazkem muže a ženy.